Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem velmi pro, aby do místních komunikací šlo více peněz, ale v okamžiku, kdy otevíráme další a další tituly, rozmělňujeme těch 100 % peněz, které máme na další a další takzvané priority, přičemž ty priority jsou opravdu a mí předřečníci je tady říkali, koneckonců to říkal i pan poslanec Birke prostě investice do místních komunikací, ať už je to směrem ke krajské, či ke státní.

Proto koneckonců ty samosprávy máme. Proto probíhají nějaké volby a podobně.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Já jsem jenom chtěl poprosit pana ministra dopravy, zdali by neodpověděl na otázky, které jsem mu zde položil, aby neučinil to, vystoupí pouze ve svém závěrečném slově a já už bych pak nemohl se na nic, co se týká zákona, zeptat. Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Birke. Děkuji. Já se omlouvám, že možná budu zdržovat. Nicméně ti z vás, kteří pracují v samosprávě, tak jste mnohdy, pokud máte to štěstí, dostali územní rozhodnutí, tak jste byli postaveni před situaci, kdy byste měli vlastně vykupovat a pomoci státu s výkupem pozemků.

A pokud by tento fond mohl jim být nápomocen v rámci financování, bylo by to velmi dobře. Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych v žádném případě neopomněl odpovědět prostřednictvím pana předsedajícího panu Bendlovi.

V doplňkových programech ovšem chceme řešit některé věci, které dlouhodobě vyřešeny nebo řešeny nejsou.

Ono jich zas až tak málo není a jsou to bohužel občas problémy.

To znamená, to jsou tyhle ty příklady, které bychom rádi řešili. Není to záležitost nějakého mohutného opravování všech mostů, přestože by si to zasloužily. Takže jde o to, abychom když uděláme nějakou větší stavbu infrastruktury, tak abychom byli schopni ji udělat kompletně a nezůstaly tam zuby, kterými někomu znepříjemňujeme život. Protože to, že se taková komunikace nedá přejet, je samozřejmě velký problém.

Tady se jedná o to, že jestliže máme možnost i tyto prostředky nakupovat jenom z národních zdrojů, ale můžeme si nechat 85 % zaplatit z Evropy, tak nám to přišlo rozumné.

Doufám, že jsem nevynechal nic z těch věcí. Osobně si myslím, stejně jak tady bylo řečeno už mými předřečníky, že tohle to jsou otázky, které by bylo dobře probrat na půdě příslušných výborů, zejména hospodářského výboru, a budeme tam ty věci rozebírat podrobně, nejsme uzavřeni dobrým nápadům. Já vám děkuji, pane ministře. Faktická poznámka pana poslance Bendla. Máte slovo. Já za odpověď děkuji, pane ministře. Myslím si, že by tato materie měla jít i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Už z titulu toho, že právě oblast rozvoje je v gesci tohoto výboru, že to není jenom hospodářský výbor. Děkuji vám za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Svůj návrh potom načtěte, až se budu ptát na přikázání do dalších výborů. Nikoho nevidím.

Pan zpravodaj. Prosím.

On skutečně ten celkový balík by se měl trochu zvýšit. Přiznám se, že neumím teď to číslo říct přesně. Dokážeme to asi na hospodářském výboru. Ale ta filozofie je právě taková, že z Evropy, z toho operačního programu 2, budeme schopni, nebo máme šanci toho financovat vícero. Například to, co zmínil pan ministr, právě ony stroje nebo služby a zařízení.